Důležitá není výše kapitálu, důležitá je kapitálová přiměřenost.

Rozhodně není pravda, že absolutní výše vlastního kapitálu je tím správným indikátorem.

A to si myslím, že Ministerstvo financí v jejich zájmu by až tak kopat nemuselo.

Tolik dvě poznámky za klub TOP 09. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru musím tady vyjádřit určitý nesoulad nebo nesouhlas s usnesením rozpočtového výboru v jedné věci. Protože se jedná v tomto zákoně pravděpodobně v každém pozměňovacím návrhu o peníze někoho, tak by bylo lepší, kdyby rozpočtový výbor zaujal jasnější stanovisko, tedy ano, nebo ne k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Když se podíváte do usnesení, tak zjistíte, že u 28 pozměňovacích návrhů se rozpočtový výbor nevyjádřil. Tedy jako garanční výbor, s veškerou úctou k rozpočtovému výboru a jeho předsedovi, bych čekal, že pro plénum Poslanecké sněmovny nám dá lepší vodítko, jak hlasovat. Děkuji panu poslanci Urbanovi, ale mám tady další faktické poznámky, pana kolegy Beznosky a pana kolegy Kučery.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dejte pozor, vážení kolegové, až budete hlasovat, abychom to nepřešvihli, protože například na Slovensku zůstalo na trhu asi 21 poskytovatelů a tím je ta volná soutěž poměrně značně omezena. Připomínám, že u nás máme několik set, reálně několik set poskytovatelů, možná několik málo tisíc. Dvě věci, na které bych upozornil, a jednou to tady zaznělo od pana kolegy Kalouska také. Protože 20 mil. je podle mého názoru velmi ostré, velmi tvrdé opatření. A druhá věc, která určitě bude ovlivňovat situaci na trhu, je zbytečné zastropování smluvní pokuty.

Dobrý den a děkuji za slovo.

A chtěl bych skutečně tady vyzvat vedení Sněmovny a samozřejmě legislativu, aby tento pohled sjednotila. Chci říct, že hospodářský výbor, jehož jsem členem, má úplně jiný postup při hlasování jako v garančním výboru, kdy skutečně hlasuje o tom návrhu ano ne.

To znamená ano ne. Jiné další hlasování tam není. To znamená, minimálně dva významné výbory ve Sněmovně, to znamená hospodářský výbor a rozpočtový výbor, mají odlišný pohled na metodiku hlasování.

Asi jsme si úplně nerozuměli. Nebo já jsem možná nepochopil to, o čem jste mluvil vy, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Už jen z toho pohledu, že jestliže se řeší exekuce jako jedno z velkých témat, tak exekuce už jsou důsledek něčeho, co předchází. A ta příčina může být právě například v těchto spotřebitelských úvěrech. Takže určitě ta má poznámka byla jenom o tom, že si myslíme, že zastropování RPSN je nějakým systémem a nějakým nástrojem k tomu, jakým způsobem té lichvě zabránit. Takže to byla pouze tato otázka. A ještě malá reakce na pana kolegu Kalouska. Samozřejmě máte pravdu, pane kolego, vaším prostřednictvím, že by nebylo úplně dobré, kdyby tady bylo pouze pár vyvolených. Ale na druhé straně je pravda, že jestliže banka odmítne z nějakého důvodu dát úvěr, tak k tomu má nějaký důvod.

Takže spíše z tohoto pohledu, tak aby to bylo vyvážené.

Děkuji za slovo. Vím, že zdržuji, ale nedá mi, abych se neohradil proti tomu, co tady řekli někteří kolegové i můj ctěný kolega pan poslanec Urban. Já vím, to neřekl pan kolega Urban, to řekl pan kolega Kučera. To není vůbec žádný alibismus! Ale pane kolego Kučero, prostřednictvím pana předsedajícího, tak jak vy hlasujete na hospodářském výboru, tak ale nehlasujete v souladu s tím, jak se hlasovat má v garančním výboru. Musí se hlasovat o nesouhlasném stanovisku. A pokud neprojde ani nesouhlasné stanovisko, tak není žádné stanovisko. Takto je výklad legislativy. Já jsem se sám hádal o to, abychom takto nehlasovali. Ale bohužel, legislativa takhle na tom trvala. Takže pokud neprojde souhlasné stanovisko, hlasuje se o nesouhlasném stanovisku. Pokud neprojde nesouhlasné stanovisko, není žádné stanovisko. Takto je to ve vyjádření anebo v požadavku legislativy Poslanecké sněmovny, abychom postupovali v garančním výboru. Nyní faktická poznámka pana zpravodaje Klašky, poté pana poslance Michala Kučery. Děkuji za slovo. Budu reagovat na kolegy, kteří tady říkali svůj pohled na věc. K panu kolegovi Černochovi, prostřednictvím pana předsedajícího.